Podle původně navrhovaného znění by pravomoc provádět kontrolu na základě podnětu provozovatele sítě měl jen orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb, ale neměl by ji orgán Poslanecké sněmovny. Tento stav je nežádoucí z důvodu faktické neexistence orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb a nejistoty, zda bude v blízké době ustaven, také pokud by došlo ke změnám na základě návrhů změn zákona, tudíž hrozí, že by uvedenou kontrolu nikdo nevykonával.

Do § 16i odst. 1 navrhujeme proto druhou větu, která obsahuje výčet minimálního povinného rozsahu informací. Tento minimální povinný rozsah informací vytvoří pro kontrolní orgány indikátory, na základě kterých může hodnotit změny v průběhu jednotlivých let.

Silný mechanismus kontroly a dohledu je zásadní součástí odpovědného fungování zpravodajských služeb. Intenzita dohledu kontrolních orgánů by proto měla odpovídat pravomocem, které jsou Vojenskému zpravodajství svěřeny. To je také jeden ze závěrů zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva, jak už jsem zmiňoval. Důležité je, že jednou ze základních zásad v demokratickém právním státě je princip brzd a protivah, který představuje mechanismus dělby moci ve státě. V § 16l odst. 3 je řešeno vyslovení závěru na základě skutečností, které zjistí inspektor pro kybernetickou obranu. Je žádoucí, aby jedním z orgánů, který svůj závěr k prošetření vysloví, bude vedle institucí moci výkonné také orgán moci zákonodárné. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby bylo ustanovení doplněno o stálou komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny. Je žádoucí, aby možnost vyslovit svůj závěr měl nejen orgán nezávislé kontroly, ale také stálá komise pro kontrolu činností Vojenského zpravodajství Poslanecké sněmovny.

Rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb stanoví primárně zákon o zpravodajských službách České republiky. Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Orgán nezávislé kontroly do dnešního dne nezahájil svoji činnost, neboť vláda Poslanecké sněmovně kandidáty na volbu za dobu více než dvou let účinnosti této úpravy ani nenavrhla. Základním důvodem této skutečnosti je pravděpodobně nízký počet osob, jež by splňovaly zákonem vymezená kritéria. V návrhu změn zákonů, která je v současnosti v Poslanecké sněmovně, je navrhována změna zákona o zpravodajských službách České republiky tak, aby byla snížena vymezená kritéria pro výběr členů orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. Tento návrh vyškrtává kritérium nutnosti nominace dvojnásobného počtu členů, než je počet obsazovaných míst členů orgánu nezávislé kontroly, a dále nutnost vysokoškolského vzdělání v oboru právo. Jedná se o krok správným směrem, ale není jisté, zda bude pro obsazení orgánu nezávislé kontroly dostatečný. Je nutné, aby orgán nezávislé kontroly fungoval a pro jeho ustavení nebyly kladeny v praxi obtížně splnitelné podmínky a výkon funkce byl dostatečně odměňován. Navrhujeme proto návrh změny zákona doplnit o další změny v § 12e a § 12h tak, aby ustanovení umožnilo obsazení orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. Navrhujeme snížit počet let, kdy člen orgánu nezávislé kontroly nebyl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostního sboru České republiky, vojákem z povolání nebo zaměstnancem ozbrojených sil České republiky ze tří na jeden rok. A konečně navrhujeme zvýšit finanční ohodnocení za výkon funkce člena orgánu nezávislé kontroly. Je potřeba dostatečného finančního zajištění členů orgánu nezávislé kontroly, aby byl výkon funkce dostatečně motivující k omezením života, která funkce přináší. Lepší finanční zajištění by navíc také zvýšilo prestiž funkce a snížilo riziko úplatnosti člena.

Ještě doplním: já jsem tento poslední pozměňovací návrh ještě aktualizoval. Původně jsme navrhovali, že by se vyškrtla neslučitelnost, že by v tom orgánu nezávislé kontroly mohli zasedat senátoři a soudci, ale nakonec po úvaze jsme změnili názor a myslíme si, že by to skutečně mělo být neslučitelné a neměli by tam zasedat senátoři či soudci, takže jsme pozměňovací návrh zkrátili. Každopádně doufám, že se orgán nezávislé kontroly podaří naplnit, aby začal fungovat.

Ale v demokratickém právním státě by měla být vyvážená dostatečnou kontrolou.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, za vyčerpávající předložení odůvodnění.

A doplňuji tedy, že to usnesení je z 18. listopadu 2020, kterým doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila.

Jestliže nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou.